Chtěl bych se zeptat, zda je již v těchto projektech počítáno s existencí nedávno schváleného eGovernment cloudu, který by měl právě přístup k podobným projektům změnit a zlevnit, protože infrastruktura bude moci být sdílená pro celou veřejnou správu. Také děkuji.

Děkuji za slovo. Bohužel je to čím dál častější, že Ministerstvo práce není možné interpelovat osobně. Já jsem se tématu dlouhodobých pěstounů věnovala už několikrát.

Ptala jsem se na to v průběhu posledního roku již dvakrát a dozvěděla jsem se naposledy před měsícem, že do doby, než dojde k realizaci nějakého obsáhlého informačního systému, lze vytvořit alespoň jednoduchou centrální databázi na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zařídíte to? Uděláte centrální evidenci? Děkuji.

A já prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci velký bazar hmotných rezerv České republiky.

Říkáte, že rezervy kovů jsou přežitek a že je potřeba aktualizovat zásoby na současné potřeby. Jaksi vám to ale dohromady nezapadá.

Nedělá se první analýza, a až po jejím hodnocení se majetek prodá a počítá se s příjmy z jeho prodeje?

Aby toho nebylo málo, přece dříve, než se hmotné rezervy prodají, tak ministerstvo, které za ně zodpovídá, tedy to vaše, musí změnit svůj krizový plán. Z tohoto plánu vyplývá tato potřeba kovů. Už jste zadal změnu krizového plánu ministerstva, nebo v tomto případě čekáte až na výsledky analýzy? Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně další. Děkuji za dotaz.

A to je to, co my chceme změnit. Kovy skutečně pro průmysl nepotřebujeme.

Toto všechno teď budeme diskutovat na Bezpečnostní radě státu.

To smysl dává. A já bych se nedíval dneska pouze na kovy, protože náš rezort je správcem ve smyslu toho, že přes něj se diskutuje správa hmotných rezerv, ale neodpovídáme za potravinové zásoby ani za mobilizační zásoby, pouze za zásoby ropy a za zásoby kovů. Zásoby kovů kritizujeme, protože tvrdíme, že jsou v tuto chvíli nepotřebné.

To, že vyprodáváme, neznamená, že tam nebude nikdy nic dalšího, ale ono to jinak nejde.